Děkuji za slovo.

My přece demografickou dynamiku můžeme jenom uvolnit a respektovat to, jak se společnost vyvíjí, a ne tady plácat ideologické blbiny! Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendu s faktickou. Prosím, máte slovo.

Kde žijeme? Tohle je přece dnešní trend, který nejsme schopni změnit. Můžeme je možná přemlouvat osobně, ale nejsme schopni ho změnit. Problém míst ve školkách. Ale to už je úplně jiný příběh a myslím, že místa ve školkách vůbec nesouvisí s tím, jestli se rodičky nebo rodiče rozhodují mít dítě, nebo nerozhodují mít dítě. Jestli máte nějaký recept na to, jak zajistit, aby lidé měli více dětí, tak sem s ním. Pokud ho nemáte, pak si myslím, že mám pravdu. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Gabala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Holt na některých právnických fakultách chybí úvod do demografie a sociologie. Nikdo nebude nutit nikoho, aby byly prvorodičky dřív, když dokončují vysoké školy, kariéry a všechno, ale jde o to, abychom dokázali vytvořit podmínky, v kterých je vyšší pravděpodobnost rozhodnutí se pro druhé dítě, a to prostě mateřské školky ovlivňují, protože ty ovlivňují možnost pokračovat v pracovněprofesní kariéře i za předpokladu, že je to jednočlenná domácnost. Samozřejmě je rizikově finančně z hlediska příjmů i sociálně napjatá, proto ta otázka, zda se vrátí, nebo nevrátí do zaměstnání a školky jsou podmínkou, je prostě strašně důležitá. Tady nejde o to tlačit někoho, aby snížil věk porodnosti. Dobře, kdyby se to povedlo, ale to nikdo neumí, ale jestli dokážeme usnadnit rozhodnutí především o druhém dítěti, o tom je demografická debata. A tam ty školky rozhodují. Je potřeba si studovat základní literaturu toho, jak se společnost vyvíjí. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím a tím také končím druhé čtení tohoto návrhu.